Pozměňovacím návrhem se obdobná úprava přijímá i pro potřebu dluhů za nájemné vzniklé v době mimořádných opatření.

Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, představím pozměňovací návrh, který se týká jedné dosud nezmíněné oblasti.

Je škoda, že z administrativních důvodů, z důvodu toho, jak je nastaven úřad práce, není možné to kvartální fungování příspěvků na bydlení změnit. Přála bych si to, ale v tomto případě nevidím možnost, jak by to mohl náš stát zvládnout rychleji. Takže s těžkým srdcem, vím, že to bude hodně náročné pro řadu pronajímatelů, ale přece jen si myslím, že kvůli tomu, že ty příspěvky na bydlení se vyřídit podaří a že tam ten nájem potom placen bude, takže má smysl dát tady ten stop stav a umožnit to nájemné doplatit, až bude vyřízená tahle dávka.

A já mám načtené dva pozměňovací návrhy, jeden na dočasné zrušení a druhý na trvalé zrušení, a sice proto, že se, asi si nemusíme nic nalhávat, zásadně zhorší životní situace tisíců a tisíců lidí a do té hmotné nouze, ve které je doplatek na bydlení využíván, spadnou tisíce až desetitisíce lidí, kteří by to nikdy v životě nečekali, že se jich to bude týkat. V této situaci nerozumím tomu, proč tuhle možnost ponechat. Nemáme totiž prokázané, že by tyhle zóny řešily spekulanty s chudobou.

To vůbec nedává smysl.

Je to, samozřejmě vím, něco, co si spousta starostů myslí, že jim dává nějaký nástroj, akorát pak v rozhovorech o tom, jestli ten nástroj účinkuje, většinou přiznají, že vlastně vliv nemá, že to tak jako vypadá, že se něco dělá. Proto bych apelovala na Sněmovnu, která není složená výhradně z lidí, kteří v té samosprávě se někdy snaží využít i něco, co vlastně nefunguje, protože to prostě zdání nějakého konání dává. Ještě jednou shrnu.

Zkusme zvážit, jestli v zájmu fungování naší společnosti nedává smysl teď kvůli náhlému hlubokému ekonomickému propadu tuhle možnost omezit.

Souhlasím s předřečníky, že náš hlavní společný cíl je, aby lidé vůbec o příjem nepřicházeli. Co se týká lidí, kteří byli zaměstnáni v rámci dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, tak chci zopakovat tady na plénu, že před dvěma dny Ministerstvo práce a sociálních věcí bezpochyby i v reakci na náměty a upozornění kolegů z koaličních i opozičních řad vyhlásilo to, že tito lidé do 10 tisíc korun opakovaně každý měsíc budou mít možnost si požádat zjednodušeným způsobem o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce. A co se týká částky nad 10 tisíc korun, padl tady opakovaně v minulých dnech i veřejně veřejný příslib, že přijdeme co nejdříve s řešením. Takže děkuji za to, že to tady bylo připomenuto. Jsou to spojené nádoby a určitě to naplníme.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A já souhlasím s tím, že není možné, abychom vytvořili velké množství lidí, kteří přijdou o bydlení, a stali se z nich bezdomovci.